A jaká byla skutečnost?

Pokud by to prošlo, tak ostatní návrhy jsou pak nehlasovatelné.

A říkám, že pokud se rozproudí delší debata, tak jsem připraven i v podrobnější debatě přinášet argumenty.

Ale tento návrh je bohužel zvýhodňuje.

Takže prosím, abyste se dostavili ke svým hlasovacím zařízením. To byl procedurální návrh ze strany pana předsedy klubu ODS. Prosím o novou registraci.

Hlasujeme o tom, že Sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do doby zpracování stanoviska Parlamentním institutem k nálezu Ústavního soudu číslo, které jste uváděl.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro 38, proti 55. Tento návrh nebyl přijat. Moment, ještě pan poslanec Jandák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pokud tedy přijde kancelář pojistitelů na to, že člověk neplatí za určitou dobu, předepíše mu příspěvek.

To nezpochybňuji, to by asi tak mělo být.

Dám příklad. Platí se ročně pojištění 200 korun.

Jedenáct tisíc korun proti 200 korunám, které by měl zaplatit a které ročně neplatil! Těch 30 korun, jenom pro zajímavost, tu denní sazbu má i nejsilnější motocykl. Ptám se, co je rizikovější? Všichni vidíme, jak to na našich silnicích chodí.

Ale měla by být přiměřená. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Já s panem poslancem Votavou v zásadě souhlasím. A pokud přijde vládní návrh, tak je to taky dobře.

Přerušení jsme odmítli. Pokud to neprojde, což v tomhle znění budu doporučovat, abychom to zamítli, tak pokud to zamítneme, tak je to dobře. A pokud přijde vláda se svým návrhem, který upraví či upřesní sankce i podle nebezpečnosti, aby to bylo přiměřené, aby to nebylo tolik tisíc procent nahoru proti původnímu dluhu, tak to určitě podpoříme. My jenom nechceme podporovat černé pasažéry, kterých je výrazná menšina, na úkor těch poctivých.

A stávající stejně nezměníme díky retroaktivitě. Jenom nechceme, aby sankce byly nula. Je nějaká skupina lidí, která když zjistí, že vlastně nebude mít sankci, přestane platit. To je všechno.